Pokud to má význam a ten člověk je poměrně takzvaně pohyblivý, tak se vytváří vzpomínková mapa, která při dalším hovoru může ještě toho člověka navést, že si vybaví další kontakty, když se někde pohyboval mimo to, co si momentálně vzpomněl.

Vidíme tam činnost odběrových míst. Ta jsou také zaevidována, vidíme, jak nabírají, jakou mají kapacitu, co se děje, a zároveň vidíme, promítají se tam, i výsledky z toho, kolik je dnes pozitivních a kolik která laboratoř vlastně vyšetřuje a jestli nemá přetíženou kapacitu, a můžeme zasáhnout i ve smyslu, že by se převezly vzorky z jedné laboratoře do druhé.

Na Ministerstvu zdravotnictví teď poté, co nám vláda schválila 25. května systemizaci, vzniká pohotovostní operační centrum na hrozby pro veřejné zdraví. To je pracoviště, které je v přímé kompetenci hlavního hygienika.

Teprve máme vypsaná výběrová řízení, neboť my se pohybujeme v režimu státní služby a musíme ctít služební zákon a vybírat lidi podle výběrových řízení.

Zlepšujeme ty systémy ve smyslu informovanosti, předávání informací, a pro mě je důležité, že se zlepšuje předávání a to, že kolegové na tom KHS, jak jsem už říkala ráno, nemusí zadávat některé údaje do několika systémů. Já tady chci zdůraznit, že krajské hygienické stanice jsou přímo řízené organizace ministerstva, ale mají právní subjektivitu a každá hygienická stanice má úplně jinou úroveň vybavení technickou a elektronickou cestou.

Takže ta elektronizace probíhá a snažíme se ji nějakým způsobem vést i z toho centra. Ale jsou to samostatné instituce a to je ten trochu rozdíl, protože ta míra té elektronizace veřejné správy, byť nejsou, ne že by byli nedotčeni elektronikou, to ve veřejné správě ani není možné, tak je trošku rozdílná.

Takže my se teď fakt snažíme zároveň při té využívali jsme tu dobu vlastně, kdy byl velmi pozitivní výskyt, nebo ta situace byla velmi klidná. Co se týče té práce na ministerstvu. Děkuji tady za některé ty podněty. Vážím si všech, kteří sedí nebo seděli někdy ve funkcích hejtmanů, ve funkcích starostů, protože bez té spolupráce v rámci nouzového stavu ten hygienik některé věci odborně navrhuje, ale musí je rozhodnout i někdo další. Proto jsou výhodné nouzové stavy, kdy se projednají věci v bezpečností radě kraje a může rozhodovat hejtman.

Je to změna algoritmu.

Prosím. Děkuji, pane místopředsedo.